Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, s nonšalancí sobě vlastní tady řekl to, co jsem chtěl říct, můj předřečník, prostřednictvím pan předsedající, pan poslanec Vondráček.

Tam jsme mohli skutečně argumentovat tím, že potřebujeme rychle zareagovat a okamžitě poslat nějakou jednotku zachraňovat dvě nebohá děvčata v zahraničí, ale v současnosti, kdy na východ od nás zuří konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou, a právě v osobě paní ministryně obrany a tady chci říct, je to ministryně obrany, my se máme starat o obranu České republiky, není to ministerstvo války tak v tuto chvíli je velmi důležité, aby Parlament si uchoval svoji kontrolu v této věci vysílání vojsk. A jak už tady bylo některým z předřečníků řečeno, jsme ochotni v řádu hodin se okamžitě dostavit, tuto svoji zákonnou pojistku splnit a potvrdit vyslání vojsk, pokud to bude nutné. Děkuji.

Děkuji moc.